My jsme byli kritizováni za to, že jsme možná pozdě zajistili ochranné pomůcky pro naše zdravotníky. Já si to nemyslím.

A nařízení vlády se dodržuje. A za to bych chtěl znovu poděkovat.

Žádná vláda na světě nebyla schopna zabezpečit okamžitě tyhle roušky pro celé obyvatelstvo. A my jsme z hlediska zásobování v porovnání s jinými zeměmi na tom velice dobře. A patříme mezi země, které jsou nejvíc solidární v rámci Evropské unie.

To jsme považovali za důkaz efektivnosti zaváděných opatření a tento předpoklad se také ve skutečnosti potvrdil. Sice menším tempem než na začátku, ale i takto vytváří předpoklad pro to, abychom na konci dubna měli více než 15 tisíc nakažených lidí, v některých scénářích dokonce až 25 tisíc. To se zatím stále daří a nemocnost se drží na úrovni, která je zvládnutelná. Při testování se ukazuje, že počet pozitivních případů udržujeme na stabilní úrovni 6 % z celkového počtu testovaných. Zároveň intenzivně pracujeme na posílení systému boje s epidemií, abychom mohli plošná opatření nahrazovat efektivním cíleným systémem chytré karantény, a tak zajistili ochranu lidí, aniž bychom museli žít v tak omezených podmínkách jako teď. Musíme proto i dál pokračovat v dodržování těchto omezení.

Při dodržování pravidel, které určila vláda, prosím myslete na to, že tím chráníte právě tu nejohroženější skupinu své maminky, táty, babičky, dědečky.

Vládní opatření fungují, proto by měl být nouzový stav prodloužen.

To také vysvětluje vysokou úmrtnost v těchto zemích.

V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí. Chci tady ještě jednoznačně a definitivně vyvrátit spekulace o takzvaném promořování populace a volání po rychlém uvolnění plošných opatření. Proces, se kterým si na počátcích epidemie hrály země jako Velká Británie, Švýcarsko, Švédsko, že spoléhaly na to, že budou izolovat starší generaci a zbytek populace nechají osudu žádná země to ještě nerealizovala.

Náš cíl byl, je a bude řízený, velmi pozvolný průběh epidemie, za určitých příznivých podmínek snad i její zastavení.

Tento úkol není lehký a promoření možná vypadá snáze a rychleji, ale cena, kterou bychom za tento experiment platili, je příliš vysoká. Naše řešení není izolace seniorů, ale rychlá a efektivní izolace infekčních lidí, abychom bránili šíření epidemie. Jdeme takzvanou korejskou cestou.

Není pravda, že by vláda měla v tomhle nějaký rozpor. Myslím, že naše koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD a pan předseda Hamáček a já máme na to stejný názor. Co je důležité, že ministr zdravotnictví včera ustanovil skupinu v rámci Ministerstva zdravotnictví, kde bude celá řada epidemiologů.

Na tom se nic nemění.

Snad si všichni uvědomujeme, jakému vypětí sil nejen fyzických, ale především psychických jsou všichni tito lidé vystaveni. Udělejme proto všechno, co můžeme, pro to, abychom tlak na léčebné kapacity zmírnili, a to i důsledným dodržováním všech preventivních omezení.

Jsem totiž přesvědčen, že je to v zájmu každého občana naší země. A dovolte mi prosím ještě pár poznámek. Rád bych vám tady řekl, co jsou mé osobní hodnoty, kterými se každodenně řídím. Za prvé, demokracii odlišuje od diktatury to, že na každém jednom životě záleží. Na každém. Prostě každý senior, každá žena, každý muž, každé dítě jsou pro nás stejně důležití, protože je pro nás stejně cenný jejich život.

Nebudeme omezovat a dále regulovat každodenní chování lidí.